V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu, požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují nebo nebyly vyrobeny z komponentů, které obsahují genetickou modifikaci.

Požadavky tohoto standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají s těmito surovinami a produkty. Certifikované organizace jsou pravidelně podrobovány nezávislým auditům a za strany certifikačních společností odběratelů anebo zpracovatelů.

Děkuji, pane poslanče. Vidím další, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Paní poslankyně, máte slovo.

Z tohoto důvodu se přizpůsobuje oběma transponovaným směrnicím a mění označení chráněných údajů na důvěrné namísto jejich ochrany jako předmětu obchodního tajemství.

V neposlední řadě je návrhem zákona reagováno také na povinnost členských států zabezpečit ochranu údajů i v případě, že žadatel o povolení příslušného nakládání s GMO vzal svou žádost zpět. Jenom pro upřesnění počet takových žádostí v posledních letech nepřesahuje deset případů ročně.